Já samozřejmě nejsem pro zamítnutí tohoto zákona už z toho důvodu, že na tom zákoně pracovalo a připravovalo ho plno kolegů, kterých si vážím a kterým věřím. Nicméně situace, která nastává, a teď si trošku rýpnu do pana ministra životního prostředí, mám prostě pocit, že jste prodali Šumavu za to, že vás nebude nikdo kritizovat za prolomení těžebních limitů. Vy se tomu smějete, asi to není poprvé, kdy vám to někdo řekl, určitě máte připravenou odpověď, ale je dobře, že to zazní i tady. Samozřejmě nejsem pro zamítnutí tohoto zákona v prvém čtení, nicméně jsem přesvědčen, že pro uklidnění situace je třeba do zákona nějakým způsobem zasáhnout, a myslím si, že zasáhnout velmi výrazně. Děkuji vám za pozornost.

Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Šumava je skutečně tím důvodem.

Ještě se jednou nebo dvakrát vyjádřím k tomu, co říkal kolega Kučera. Mně se líbilo, jak řekl, že cílem všech, kteří podporují zákon, kteří jsou těmi nadšenci pro divočinu na Šumavě, je příroda, zachovat ji, jakou ji známe dnes. To je závažná věc.

Ale ony tyto procesy probíhají v přírodě, která tvoří součást té středoevropské krajiny, kde žijí lidé.

Ten, který tam vznikl před dvěma třemi lety během kalamity?

To asi nevíme.

Já vím, je to pěkné, je to experiment, ale je to experiment na části území České republiky. Nevím, do jaké míry je tento experiment založen v nějakém duchovním systému naší krajiny. To není území, kde po dlouhá staletí, tisíciletí vývoje civilizace lidé chodili jenom sporadicky, jako jsou ty národní parky v Kanadě, ve Spojených státech.

Děkuji panu kolegovi Zahradníkovi. Než budeme pokračovat řádně přihlášenými, mám dvě faktické poznámky, a to pana kolegy Junka a pana kolegy Kučery. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Junek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem tady poslouchal bedlivě všechny výtky odpůrců zákona. Slyšel jsem, co všechno je v něm špatně, že by měl být zamítnut a tak dále.

To chceme asi taky. Řekli jsme, jak toho chceme dosáhnout, bezzásahovostí a tak dále.

Ale jinak jsem neslyšel vůbec nic, jak by podle vás Šumava měla vypadat, jak by měla fungovat. Nyní pan poslanec Michal Kučera. Nehlásí se.